Takže musíme stále obracet svoji pozornost k budování nádrží. Já jsem rád, že pan ministr zemědělství představil program k budování nádrží.

Prostě měli bychom myslet na zadní kolečka.

Zemětřesení 16 %, tady uváděli ti autoři, povodně 8 %, tropické bouře 5 % ale sucho, dámy pánové, sucho má na svědomí 64 % úmrtí.

Nyní tedy k našemu sněmovnímu tisku.

Není tomu tak. Z více než 90 % patří vodní zdroje i infrastruktura do rukou obcí, případně právnických osob, které si obce založily.

Že hospodaření na té infrastruktuře, to není jenom čerpání vody, její úprava, její rozvod a odvádění tedy odpadních vod a jejich čištění.

A to je věcí každé obce, každého města, jak se domluví s tou svou firmou, která spravuje tu infrastrukturu, jakou část zisku ta firma bude dávat právě do této infrastruktury.

Tak. Nemá. Takže já končím obecnou rozpravu.

Takže nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající, za slovo.